Já jsem si teď, když jsem poslouchal tu rozpravu, to rychle ověřil u sekretariátu. Udělat to za volební komisi technicky můžeme, ale není mým úkolem a nebudu se tady vyjadřovat, je to na rozhodnutí Sněmovny, jak se svébytně rozhodne, jakým způsobem chce proceduru volby upřesnit, nebo nechce. Ať to rozhodnutí dopadne jakkoliv, za volební komisi mohu zopakovat, že lístek je možné vydat pouze u výdejního místa.

Tomu asi rozumím. Než dám přednostní právo paní předsedkyni Schillerové, mám tu tři faktické poznámky. Pane poslanče, vaše dvě minuty. Děkuji za slovo.

Další s faktickou poznámkou vystoupí pan ministr Válek. Pane ministře, prosím. Víkend děkuji, paní předsedající se blíží. Myslím si, že nemá smysl některé věci hrotit.

Pan Foldyna ještě měl faktickou poznámku. Takže to bylo... Já jsem to neřekl nahlas, takže aby to zaznělo a bylo to spravedlivé, omlouvám se. Ano, děkuji. Děkuji, pane místopředsedo. Nebudu nikoho urážet, nikoho zesměšňovat, nepatří to vůbec do mé výbavy.

Děkuji.

Mně je trošku trapně za některé tady vystupující předřečníky z řad opozice.

Tak je to snaha zbořit tu volbu dneska? Děkuji. Jenom na pana poslance Bendu prostřednictvím vás, pane předsedající.

Děkuji. To byl poslední přihlášený...

Jsme stále v rozpravě. Ptám se, jestli se ještě někdo do rozpravy hlásí? Rozpravu končím. A nyní se musíme vypořádat s tím, co tady zaznělo. Jednak pana předsedy Okamury, pak tu byl protinávrh pana ministra Stanjury.